Není možné. Při stávajícím systému vládnutí poměrného zastoupení není možné.

No, a teď tenhle návrh, který tady se dnes bude projednávat, je o tom, jak obrat důchodce o peníze. Já jsem si přečetl velice zajímavé komentáře a jeden vám tady přečtu, protože ten návrh pětikoalice dát důchodcům příští rok 400 korun je fakt směšný. Totiž tahle vláda nikdy nechtěla dávat důchodcům peníze a oni museli podle zděděných zákonů a ještě ten zákon změnili, tak já jsem strašně zvědav, jestli ten Ústavní soud potvrdí, že součástí nové totality, která tady rozhoduje o všem a ignoruje všechny jiné hlasy.

Čtenáři se na asociální trest svých rodičů či prarodičů mohli připravit o pár hodin dříve, čtenáři Práva, než ministr práce a sociálních věcí svolal tiskovou konferenci, když almužnu spokojeně oznamoval, nezapomněl zmínit údaje, které jsme už mnohokrát vyvraceli.

Vážení důchodci, vážená vládo, méně, než je průměr EU. A naše vláda měla prioritu, důchodci byli priorita pro nás. A taky jsme splnili to, co jsme slíbili.

Ve skutečnosti vše je otázka priorit, píše tady pan redaktor. To sice bude náklad až za 10 let, ale Jurečka už dnes straší, že bez osekávání bude schodek fiktivního penzijního účtu za nějakých 30 let 350 miliard.

Na místě je neméně legitimní debata, zdali za takových okolností morální imperativ skutečně velí ordinovat škrtání například důchodcům nebo se kroutit při stanovení, komu přiznat vyšší rodičovskou. Vláda ale nemá koule píše tady, to je oficiálně to takto přiznat. Co se týká seniorů, touto optikou funguje pokřivené zrcadlo.

Ale přitom jen dodržela zákonnou povinnost a velice nerada já dodávám při mimořádné valorizaci.

Věc leží mimo jiné s argumentem narušení legitimního očekávání u Ústavního soudu.

Odměnou za produktivní věk budou pro mnohé lidi další žádosti na Jurečkově sociálce o příspěvek na bydlení. Protože to je jeden komentář.

Tento týden patrně Sněmovnou projde ve třetím čtení k úpravám předčasného důchodu, odchodu do důchodu a snížení valorizací. No, tak já doufám, že neprojde, protože ten návrh je nemravný a my jsme zásadně proti. Ministr mluvil o udržitelnosti systému a tedy o nutných škrtech. Zároveň však plamenně tvrdil, že nikdo nebude krácen. Přitom se však vyhýbal faktu, že nové důchody budou valorizované méně, než kdyby úprava neplatila, a schovával se za legrační tvrzení, že nikomu důchody neklesnou. No, aby klesaly, kdy už máme tak vysokou inflaci. Ministr zkrátka nemá odvahu k tomu říci nahlas milí důchodci, budete dostávat méně přidáno, protože na to stát nemá a já myslím, že má a nijak nám to nevychází. No, jim to nevychází, protože oni chtějí, aby šetřili všichni kromě nich.

To je lež. Kdyby ten stát řídil někdo, kdo na to má, aby to řídil. Daleko zajímavější je ovšem to, čemu se ministr Jurečka moc nevěnoval.

Třetí a nikoliv nezanedbatelný fakt je, že s opozicí vláda nepočítá. Pan ministr slibuje přes prázdniny jakési konzultace, ale to je jen tak formální.